Víte dobře, že já patřím k lidem, kteří říkají, že Sněmovna se v žádném případě zefektivňovat nemá, že každý zákon, který schválíme, škodí občanům v této zemi, to znamená, čím méně toho schvalujeme, tím lépe pro občany této země. Takže není žádného důvodu zefektivňovat Sněmovnu. Ale současně i tam, kde byla řekněme třeba vstřícnost opozice, dokážeme si představit, že některé věci rozšíříme, jako čas pro třetí čtení, ale pak to musí být vyrovnáno a vyváženo nějakými kroky, které naopak zase povedou k zefektivnění práce opozice. A k takové dohodě nedošlo. Vláda jako obvykle dala neutrální stanovisko, ale to zase poctivě říkám, že pokládám od vlády za korektní. Vláda se nemá příliš zásadním způsobem vyjadřovat k jednacímu řádu Poslanecké sněmovny. A i když tu ústavní pravomoc samozřejmě má své stanovisko dát, tak to stanovisko je čistě technického charakteru. Budu se těšit na rozpravu, která o tom bude vedena. Ale myslím si, že bohužel ty práce, které byly odvedeny, byly nedostatečného charakteru a že spíše dojdeme do jisté míry k střetu. Navíc samozřejmě, a to asi všichni víte, je velmi nebezpečné, v okamžiku, kdy už je jednou jednací řád otevřen, pak se do něj dá načíst téměř cokoli. Proto je užitečné, aby takové změny jednacího řádu byly napříč politickým spektrem, aby byly v dohodě ano, s tím všichni souhlasíme. A současně se de facto zavazujeme k tomu, že nebudeme dávat a podporovat jiné pozměňovacími návrhy, protože tady se můžeme dostat do situace, že na závěr druhého čtení se mi objeví desítky návrhů, které budou omezovat tu vládu, tu opozici, tu někoho jiného, pak relativně náhodně něco může projít a může to neuvěřitelně zkomplikovat práci Poslanecké sněmovny jako celku. Tolik moje zpravodajská zpráva. Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu. Do rozpravy jsou přihlášeni v tuto chvíli dva poslanci, ale předtím jsou ještě s přednostními právy přihlášeni pan předseda Farský a pan místopředseda Sněmovny Pikal. Pan předseda Farský má slovo. Prosím. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji vám za slovo. Já zde teď vystupuji v zastoupení pěti poslaneckých klubů, a to v návaznosti na tu habaďůru, která tady proběhla včera.

Na této schůzi jsme chtěli projednat poslední znepokojivý vývoj v naší zemi, který se týká rozpočtových a personálních problémů vlády, včetně trvalého střetu zájmů pana premiéra a neúčelného hospodaření státu popsaného ve výroční zprávě NKÚ. Žádost o svolání jsme podali v souladu se zákonem o jednacím řádu Poslanecké sněmovny Parlamentu. Sněmovna má ústavně zakotvenou pravomoc kontrolovat vládu. K plnění této povinnosti má několik nástrojů, z nichž k nejvýznamnějším patří svolání mimořádné schůze. Již z názvu samotného vyplývá, že se jedná o mimořádný instrument, který reaguje na mimořádné okolnosti. Svolání takové schůze je signálem pro společnost, že se odehrává něco, co vyžaduje zvláštní pozornost. Poslanci zastupují občany. Aby mohli plnit své ústavní povinnosti a kontrolovat vládu, musejí k tomu mít odpovídající podmínky. Základní podmínkou je organizační zajištění schůzí Sněmovny. Jako předseda Poslanecké sněmovny musíte mít prvořadý zájem na tom, aby zákonodárný sbor mohl plnit svou funkci. Vaší pravomocí je určit termín mimořádné schůze a při jeho stanovení máte být veden snahou umožnit její řádný průběh, to znamená neznemožnit přítomnost premiéra a členů vlády. Pouze tak má jednání mimořádné schůze smysl. Vzhledem k tomu, že jste určil termín mimořádné schůze na dobu, kdy se jí premiér ani naprostá většina členů vlády nemohla zúčastnit, nezachoval jste se nadstranicky. Postupoval jste pouze v zájmu svého politického subjektu a v příkrém rozporu se zájmy zákonodárného sboru, v jehož čele stojíte. Sněmovny a zabránil jste tím kontrole vlády mocí zákonodárnou. Považujeme to za vaše osobní selhání a nehodláme to přejít mlčky.

Požadujeme, abyste nadále ve své funkci vystupoval nestranně, nesnižoval váhu Poslanecké sněmovny a abyste prvořadou pozornost věnoval jejím zájmům, nikoli zájmům hnutí ANO 2011.

Děkuji, pane předsedo. S přednostním právem je přihlášen už předtím pan místopředseda Pikal a pak pan předseda Vondráček. Toto jsem přednesl v zastoupení pěti pěti poslaneckých klubů, protože je to skutečně do nebe volající, co se tady včera událo, a nelze, nelze to přejít. Není to tak, že by to byl návrh, se kterým jsme dopředu souhlasili. Ono to asi ani nelze si představit, že bychom sami souhlasili s tím, že si chceme snížit práva, která máme ve Sněmovně. A k těm jednotlivým důvodům, které jsou tady uvedeny pro to, aby taková změna jednacího řádu byla provedena. Návrh na prodloužení lhůty pro projednání třetího čtení. Reálně ale není co projednávat. Ve středu jsme blok, který byl pro třetí čtení, nemuseli věnovat třetím čtením, protože nebyl dostatek třetích čtení. A dneska, dnešek, který je určen pro třetí čtení, projednáváme volby, první čtení a další body. Žádný z nich taky není třetím čtením. Ten problém není ve znění jednacího řádu. Druhá část, že je potřeba zatraktivnit interpelace. Na to mám jednoduchou odpověď. Atraktivní interpelace budou, když na ně budou docházet ministři. Ale oni sem nechodí. A ve chvíli, kdy je svolána mimořádná schůze, která je velice důležitá pro budoucnost České republiky, kdy projednáváme zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu, nezávislého orgánu, nezávislého jak na moci výkonné, tak na moci zákonodárné, tak na moci soudní. Ten, který je nástrojem primárně pro vládu, aby věděla, kde má slabá místa, kam se má soustředit, ale samozřejmě je i tím, který je naslouchán opozicí. A schůze proběhne tak, že je svolána na chvíli, kdy tady není premiér?

To přece není možné takto fungovat. Zatraktivnění interpelací lehce vyřeší to, že sem bude chodit jak premiér, tak ministři. To se zatím neděje. A zase nemusíme k tomu měnit jednací řád. Ale tohle se tady historicky nedělo. A poslední. Že budeme, když jsme teď ti silní, tak pošlapeme práva opozice? A proč? Je k tomu nějaký objektivní důvod, kdy tady opozice a malé poslanecké kluby zneužívaly svoji roli? Kolik jsme si od začátku volebního období nabrali přestávek na jednání klubu? Jednou jsme to udělali za ty dva roky? Teď mluvím za klub Starostů a nezávislých.